Děkuji vám, pane ministře. Tím jsme vyčerpali všechny faktické poznámky, a nyní se vrátíme k přednostním právům, a já uděluji slovo panu předsedovi Radimu Fialovi. Prosím.

Jenom k tomu, co tady zaznělo. Dovolte mi jednu věc.

To je to, co nevidíte. Takže teď ke konsolidačnímu balíčku.

Jediným legitimním postupem vlády, jak v současné ekonomické situaci konsolidovat veřejné finance a zkrotit tak hrozivě rostoucí deficit státního rozpočtu a zadlužení země, by bylo urychleně novelizovat zákon o státním rozpočtu na letošní rok, a to na straně výdajů jejich výrazným snížením. Ale já odpovím ještě panu ministrovi Stanjurovi, který tady jasně říkal, že si některé věci musíme přeložit do češtiny. Já souhlasím s prvními dvěma větami, které on tady dnes řekl, potřebujeme konsolidaci veřejných financí, potřebujeme, a tu druhou věc, pane ministře, teď jsem to zapomněl. Jo, jestli máme veřejné finance v dobrém stavu. Nemáme, absolutní souhlas. Ale dál už se lišíme v té cestě, jak toho dosáhnout, a tomu já se chci dnes věnovat.

Vše ostatní je nadbytečné, škodlivé a kontraproduktivní. A vrcholem je právě projednávaný konsolidační balíček, který je plošným zvýšením daní a odvodů českým občanům, živnostníkům a firmám. A můžete stokrát říkat, že snižujete daně vůči HDP. V absolutní hodnotě pro lidi, a to je nejdůležitější, je zvyšujete. A který se v praxi projeví nejdříve až za dva roky, a to ještě velice negativně. Který je silně proinflační a který podsekává čisté disponibilní příjmy a koupěschopnou poptávku českých domácností a konkurenceschopnost českých firem, a také který podrývá a podkopává i náš budoucí hospodářský růst, a to si myslím, že je na tom nejhorší, když vidíte třeba Polsko, které snižuje daně, tak my prostě jdeme úplně na opačnou stranu. Tomuto návrhu nepředcházela kvalitní analýza situace, a to neříkám jen já, ale i řada renomovaných ekonomů. Vládě se rozpadá rozpočet pod rukama, ona nejenže nedokáže správně identifikovat příčiny tohoto stavu, ale obrazně řečeno dále přikládá pod kotel, hasí požár benzínem a navrhuje zavést opatření, která současný stav ještě zhorší. Ukázkovým příkladem je chaotické zvýšení DPH, kde sama vláda přiznává, že jeho vliv na bilanci příjmů státního rozpočtu bude záporný, a navíc ještě povede ke zvýšení inflace. Tato vláda nemá žádnou dlouhodobou rozpočtovou ani hospodářskou politiku a jen se potácí od jedné pseudoreformy ke druhé, ještě horší, než byla ta předchozí. A to je, myslím, stěžejní a základní věc, že neexistuje žádný systém, žádná koncepce, žádné předpoklady. Základní materiál vlády k tomuto balíčku neobsahuje žádné smysluplné řazení priorit a zcela zde chybí makroekonomický kontext, tj. prognóza jeho vlivu a dopadu na vývoj klíčových makroekonomických ukazatelů.

Ani firem. Vláda, jak jsem již uvedl, zde zcela podceňuje či úplně pomíjí inflační rizika. Přitom inflace, respektive boj proti inflaci, by měly být hlavní absolutní vládní hospodářskou prioritou. Já ale se trochu obávám, a je to moje mínění a můj názor, že vládě ta inflace tak trochu vyhovuje, protože samozřejmě jsou to zvýšené daňové příjmy do státního rozpočtu o stovky miliard každým rokem, takže samozřejmě potom můžeme interpretovat, můžeme hovořit o výši zdanění, můžeme hovořit o celkové zadluženosti vůči HDP, a samozřejmě to vychází dobře, ale ten problém tady reálně existuje. Vláda současnou situaci chybně interpretuje tak, že klesající míra inflace znamená pokles cen. Nikoliv. Znamená to jen, že ceny rostou pomaleji než předtím, ale stále rostou. Tento fakt vláda ignoruje jak při dopadu předkládaného balíčku na náklady firem, tak i na domácnosti, které jsou v posledních měsících nuceny rekordním způsobem snižovat svou spotřebu. K tomu uvedu následující. Deflátor HDP není založen na spotřebním koši jako jiné cenové indexy, například index spotřebitelských cen, ale zahrnuje v sobě změnu cen všech statků v ekonomice, Je počítán na základě množství zboží v běžném období. Již v minulém roce spotřeba českých domácností začala dle tohoto ukazatele prudce klesat, to znamená, že lidé začali šetřit.

Vláda taktéž vůbec nechápe roli mezd v ekonomice. V souladu s tím, že jsme bohužel ekonomickou kolonií, a včera dopoledne jsme tady o tom mluvili u té vlajky Evropské unie, jsou mnohdy i vládou mzdy vnímány pouze jako náklad a jejich růst jako problém. Pokud by se ovšem česká ekonomika více orientovala na domácí spotřebu, byly by mzdy vnímány tak jako významný, ba hlavní zdroj kupní síly, což by samozřejmě bylo žádoucí.